Jestli i váš současný premiér a tehdejší místopředseda Sněmovny tehdejší Petr Fiala, který byl zvolen hlasy hnutí ANO jako místopředseda Sněmovny, tedy byl tím pádem součástí vládní koalice, tak buď tedy to říkejte celé, anebo prosím vás nelžete, tím jste ztratil opravdu úplnou moji důvěru. Já chápu polopravdu.

Naopak je tady třeba, jsou tady redaktoři zpravodajství České televize, kteří podle mého názoru jsou profesionálové.

Aby se zvýšila důvěra občanů ve veřejnoprávní média.

Vy jdete přesně tím směrem, jak zabetonovat Českou televizi a Český rozhlas tím směrem, aby vysílaly pouze provládní pořady, aby vysílaly v podstatě provládní názory, aby docházelo k šikaně názorových oponentů, případně k cenzuře a umlčování.

To je přesně ten váš způsob, způsob toho, co tady podsouvá a navrhuje vládní pětikoalice. Takže když to řeknu jednoduše, aby to každý pochopil, tak vy navrhujete, aby už nevolili ty radní České televize, těch 15 radních, aby už je nevolila pouze Poslanecká sněmovna, která má 60% účast občanů u voleb, když se volí do Poslanecké sněmovny, to znamená, má nejvyšší legitimitu, zastupuje zdaleka nejvíce občanů a zastupuje v podstatě ty všechny hlavní názorové proudy, vy už nechcete, aby to bylo voleno takto demokraticky a aby se otisklo do té rady pokud možno to rozložení Poslanecké sněmovny podle toho, jak občané určí ve volbách to je důležité zdůraznit.

Takže občané nepovažují Senát za tak legitimní jako Poslaneckou sněmovnu. A protože tady v Poslanecké sněmovně se vám v letošním roce, když probíhala dovolba členů Rady České televize, tak se vám nedařilo si tam dovolit vaše radní, protože jste se ve vládní koalici nedokázali dohodnout na konkrétních jménech, proto jste tady museli dokonce po vzoru Severní Koreje udělat veřejné hlasování, což je absolutně nedemokratická záležitost v Poslanecké sněmovně, kdy vy jste u volby rad, to tady nikdy nebylo, takže protože když to bylo tajné hlasování, tak jste měli ve svých řadách neposlušné poslance, respektive demokraticky smýšlející poslance, kteří hlasovali podle svého svědomí a vědomí, takže vy jste si tady prohlasovali, a všichni se na to pamatujeme, v letošním roce veřejnou volbu, aby vlastně mohlo vedení stran vládní pětikoalice veřejně zkontrolovat, zdali všichni vaši poslanci poslušně hlasovali, či nikoliv. Protože jste tam navrhovali tak kontroverzní jména, že i poslanci vládní pětikoalice s tím nemohli být ztotožněni.

To už také naznačilo způsoby uvažování vládní pětikoalice.

A já jsem jí na to odpověděl ale právě proto, i kdyby tomu tak někdy bylo, my nejsme strana, která bude ohýbat zákony podle toho, kdo má zrovna většinu a kdo ne. To je přesně ta totalita. To jsou přesně ty totalitní vládní manýry. V nás to prostě není, tyhle pocity.

My chceme demokracii.

Samozřejmě narážím například na to, jak vytrvale odmítáte zákon o referendu. Například. Pojďme se vrátit k tomu, proč lidé nevěří České televizi.